Byl připraven ve spolupráci se soudy, se státním zastupitelstvím, Probační a mediační službou a dalšími odborníky. Hlavní cíl je odstranit praxí zjištěné nedostatky při výkonu alternativních trestů, snížit administrativní náročnost vykonávací agendy a podpořit, aby místo nepodmíněného trestu byly ve vhodných případech ukládány alternativní tresty a aby plnily svůj účel. Není zde slyšet. Pokud máte něco jiného k řešení, prosím přesuňte se do předsálí. Prosím, pokračujte. Navrhuje se zejména, aby byla minimalizace prodlev vznikajících mezi odsouzením pachatele a zahájením výkonu alternativního trestu a aby příslušné orgány rychle reagovaly na zjištěná porušení podmínek výkonu trestu. Zejména se navrhuje zjednodušení postupu při nařízení trestu obecně prospěšných prací, posílení postavení probačního úředníka a zavádějí se prvky pozitivní motivace odsouzených, aby řádně spolupracovali a plnili své povinnosti. Pokud jde o institut podmíněného propuštění, tak tady je také významná změna. Odbourává se nadbytečná administrativa. K těm jednotlivým pozměňovacím návrhům se samozřejmě vyjádřím.

Takže z mé strany asi všechno.

Děkuji.

Prosím. Děkuji. Apelovala bych, abychom doprojednali druhé čtení. Myslím si, že to není komplikovaný Děkuji. Děkuji také.

A určitě zrychlí, zjednoduší a doufejme, že zefektivní systém trestní spravedlnosti v České republice, paní ministryně to tady řekla.

Těch pozměňovacích návrhů přišla celá řada, to byly desítky pozměňovacích návrhů, a my jsme zasedali a nakonec jsme přijali usnesení číslo 217.

Další pozměňovací návrhy jistě načtou ti, kteří se přihlásili.

Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a znovu vyzývám k většímu klidu v sále. Zkusím být stručná. Načítám dva pozměňovací návrhy.

A vlastně návrh má za cíl umožnit tomu, kdo se nedovoleně ozbrojuje, aby ukončil tento protiprávní stav pod příslibem získání beztrestnosti a předal zbraně do rukou státu. Děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Válkovou. Jak víte, když se po právní moci rozsudku nebo rozhodnutí trestního soudu objeví nějaká nová skutečnost, tak má možnost ten, koho se to týká, podat návrh na řízení o obnově řízení. A ten návrh se potom projedná. Což samozřejmě trošku ohrožuje někdy úplně nestranné posouzení takové věci.

Respektive měl by být, ale z praxe víme, že tomu tak často bohužel není.